Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.